A já myslím, že je to opravdu neskutečné pokrytectví, protože já jsem tady minulou schůzi vyzýval poslance hnutí STAN mezi poslanci hnutí STAN tady je řada starostů, jak to, že se nikdo z vás nepřihlásí, že si ty ukrajinské nepřizpůsobivé migranty vezme k sobě do obce, když jsou v září komunální volby? Protože vy víte, že jste pokrytci, že ty volby tím pádem prohrajete.

Nikdo z vás se nepřihlásil, ale nastěhováváte tyhlety nepřizpůsobivé migranty do všech obcí mimo ty, kde vy děláte starosty, vy, poslanci hnutí STAN.

To je neuvěřitelné, tahleta vláda.

Znovu říkám, v září jsou komunální volby, kde sami kandidujete určitě, no a to se vám nechce. Takže proto já si myslím, že je potřeba zařadit tento bod na schůzi Sněmovny, protože k tomuhletomu nelze mlčet. Takže to jsou tři body za hnutí SPD, mimořádné body, které navrhujeme, a doufám, že nám je vládní koalice schválí. Já vím, že neschválí, protože vy se bojíte, vy nemáte žádné řešení, takže vy zamítnete tyto důležité body.

Takže vy nechcete řešit energetickou krizi, vám je úplně jedno chudnutí občanů v České republice. To jsou body, které my tady už několik měsíců navrhujeme.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Nyní mám zde přihlášeného pana předsedu Marka Výborného s přednostním právem k návrhu pořadu.

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, protože dnešní jednání politického grémia bylo velmi konsenzuální, v zásadě na naprosté většině věcí jsme se shodli a byly načteny jako gremiální návrh vámi, paní místopředsedkyně, tak mám jedinou prosbu a jediný návrh, a to se týká sněmovního tisku 215, bod 77, novela služebního zákona, který prosím, aby byl zařazen jako druhý bod zítra ve středu 1. června po již z grémia pevně zařazeném druhém čtení bodu 11, sněmovní tisk 161, čili jako druhý bod, který by byl posléze projednáván do 12 hodin, kde bude přerušen opět z grémia načteným bodem 29, sněmovní tisk 217.

Děkuji. Jenom pro informaci, následující pokračování ve čtvrtek, respektive v pátek, bychom vždy řešili ten daný den, aby bylo jasné, jakým způsobem budeme pokračovat, protože jsou tam některé vložené sněmovní tisky, jak bylo domluveno z grémia. Děkuji. Poprosím vás, pane poslanče, pane předsedo, mohla bych poprosit o písemný podklad? Děkuji.

Jedná se o oblast energetiky a jedná se o oblast obnovitelných zdrojů a o takzvaný Modernizační fond neboli obchodování s emisními povolenkami. Čtyřnásobně zvedá ceny společnost ČEZ v oblasti plynu od 1. července.

Zatímco ještě před rokem 10 % domácností směřovalo k energetické chudobě, v tuto chvíli už jich je téměř 20 % a na konci roku lze předpokládat, že to bude 30 % rodin. Stejný problém zažívají energeticky náročné obory firemní. Nevím, nač čekáme v otázce redukování anebo odpuštění plateb za obnovitelné zdroje. Není zde schůze Poslanecké sněmovny, kde bych toto nepřipomínal, není schůze, kdy bych neukazoval příklady ze zahraničí. A pokud dnes slyšíme z Ministerstva průmyslu a obchodu, že se připravuje jakýsi speciální tarif, tak prosím pěkně, vezměme si tužku a papír a dopočítejme si, že to není nic jiného než komplikované řešení toho, co navrhujeme v rámci obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje můžeme odpustit nejenom ve výši jejich faktické výše, ale můžeme odpustit i ve vyšší výši, zjednodušeně řečeno, můžeme jít do záporu a krásně si tak nadávkovat podporu pro firmy a samozřejmě pro domácnosti, a to libovolně, jak si zvážíme.

Udělalo to Německo. Dá se to udělat jednoduše přes drobnou změnu zákona, kterou zde navrhuji, a udělá se to přes Energetický regulační úřad.

A současně, aby to dávalo logiku, žádám o předřazení bodu číslo 69, což je zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a to z důvodu, že na logickou otázku, kde na to máme vzít, odpovíme: Buď ze zvýšeného zisku společnosti ČEZ, který bude extrémní v tomto roce, anebo a to je ten zákon, který zde předkládám jako druhý, číslo 69 z Modernizačního fondu, kde bude výrazně více zdrojů, než se předpokládalo.